Děkuji za slovo, paní předsedající.

V případě Čapího hnízda došlo k porušení pravidla, kdy byla proplacena evropskými penězi práce, která ještě nebyla zaplacena.

V případě, že se stane, že dostanete peníze dřív, než je ve skutečnosti zaplatíte, je to porušení pravidla.

Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedající, vážený pane poslanče, děkuji za dotaz i upřesnění toho, že se jedná o obecná pravidla.

To je u všech operačních programů.

V otázce promíjení odvodů je systém, a teď opravdu z obecného hlediska, regionálních operačních programů nastaven tak, že v případě pochybení je vydáno rozhodnutí o odvodu vůči příjemci ze strany regionální rady, to znamená řídicího orgánu daného regionálního operačního programu. Příjemce může následně požádat o prominutí. Pokud mu není vyhověno, může se odvolávat na Ministerstvo financí.

To znamená, že to promíjení je umožněno pouze ve zvláště odůvodněných případech. Děkuji.

Chci se vás zeptat, na čí popud byla zadána a zpracována studie výstavby přehrady na řece Berounce, kolik ta studie stála a kdo ji zpracoval či se podílel na jejím zpracování. Věřím, že mi minimálně do 30 dnů odpovíte. Děkuji. Dalším vylosovaným je pan poslanec Karamazov, který ještě stále není přítomen, tudíž jeho interpelace propadá. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní místopředsedkyně. Na základě dohody s panem ministrem, který mi předal odpověď písemně, tuto interpelaci nebudu předkládat. Děkuji. Tímto jsme pro dnešní den vyčerpali blok ústních interpelací.